Diskutujme o tom zákoně až v momentě, kdy bude ve Sněmovně. Dneska je, pokud mám dobré informace, na úrovni Legislativní rady vlády, může dojít ještě k x změnám tohoto návrhu. Podle našeho názoru, přestože to je nesmírně důležité téma, které je potřeba řešit na půdě Poslanecké sněmovny, má smysl to téma řešit v momentě, až na stole leží konkrétní vládní návrh zákona, nebo návrh zákona, nikoliv spekulovat o tom, co by kdyby atd.

Prosím, máte slovo.

Děkuji. S přednostním právem pan předseda Okamura, po něm paní ministryně Němcová. Paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá z pracovních důvodů z dnešního jednání. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, jak je všeobecně známo, já a moji kolegové z SPD dlouhodobě kritizujeme plošné podpory a podpory lidem, kteří by mohli pracovat, ale nepracují. Dlouhodobě se snažíme o změny v sociálním systému, který by měl být motivační. Na druhou stranu jedním dechem dodávám, že je třeba, aby stát, kraje a obce zajistily dostupné bydlení pro naše slušné a řádné občany a také aby lidé dostávali takové mzdy, jaké si zaslouží. Vyvolat mimořádnou schůzi kvůli tomu, že vláda připravuje změny v dávkách na bydlení, je z tohoto pohledu nepříliš šťastná situace. Jednak tyto změny Ministerstvo práce a sociálních věcí definitivně nepředstavilo, ale nepochybně je ještě v parlamentních výborech představí a budou se tam diskutovat a nepochybně budou mít poslanci připomínky a budou žádat změny. Následně v nějakém paragrafovaném znění tyto návrhy budeme projednávat všichni a opět je budeme diskutovat, případně pozměňovat. Souhlasím s tím, že je špatně nastavený systém. Pokud tady firmy s miliardovými obraty dávají zaměstnancům 15 až 20 tisíc čistého, pak je tu něco špatně, protože tím, že těmto lidem stát přispívá na bydlení, v podstatě nepřímo stát dotuje tyto miliardáře z řad majitelů firem tím, že financuje jejich zaměstnance.